Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže to jsem ráda. Děkuji.

Děkuji. Paní předsedající, děkuji za slovo.

To je samozřejmě otázka, o který by stálo za to asi diskutovat, ale myslím si, že ta celiakie by měla mít přednost. Já samozřejmě nevím, jestli má Ministerstvo financí vypočítáno, o kolik by státní kasa přišla, to by asi byl dobrý dotaz a předpokládám, že tak učiněno je. Takže když tak kladu zároveň tento dotaz.

Záleží to na zdravotní pojišťovně, to vy nepochybně víte, jestli z fondu prevence tento benefit bude proplácet nebo nebude. Dnes je to velmi rozdílné ze strany pojišťoven a dnes i některé pojišťovny ani to nehradí a není síla, která by jim to nařídila. Ministerstvo, stát jim to nařídit nemůže. Takže já se domnívám, že tudy cesta úplně nevede a myslím si, že celiakie je natolik závažné onemocnění to vám samozřejmě nemusím říkat že by stálo za to opravdu zvažovat nějakou pomoc.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji.

A je to na jejím rozhodnutí. Čili tady určitě samozřejmě všechny příspěvky dobré, ale já bych byla ráda, kdybychom pro ty nemocné lidi, jako že nemocní jsou, o tom pochyby není, měli nějakou větší jistotu. Taktéž děkuji. Prosím. Dobrý večer. A ano, ty prostředky nejsou, ten trend není úplně optimální.